Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy pokračovat. Pak je tam návrh D1 až D2, který je velice podobný návrhu B1 až B3. Stanovisko negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh také nebyl přijat.